Myslím si, že všichni kolegové z ČSSD, kteří hlasovali pro pozměňovací návrh pana kolegy poslance Urbana, nejsou žádnými nováčky v této Sněmovně. Jsou to zkušení poslanci, kteří vědí, jakým způsobem Poslanecká sněmovna návrhy zákonů projednává. Vědí, v jakou chvíli mohou uplatnit jakoukoli připomínku k procesu projednávání. Mohu se tedy velmi důvodně domnívat, že na těchto sedmnáct kolegů někdo během těch dlouhých večerů, skutečně nad nimi někdo klečel a velmi nevybíravým způsobem je donutil k tomu, aby změnili své stanovisko. Je mi velmi líto pana kolegy poslance Šincla, kterého si vážím, za to, že tady před celým národem musel udělat něco, co zní dvouslovně a první slovo je užitečný. Zelená nafta je nesystémový druh dotace, kdy je jedna skupina podnikatelů, osoby provozující rostlinnou prvovýrobu na vlastní nebo pronajaté půdě, zvýhodněna před ostatními skupinami podnikatelů, včetně ostatních podnikatelů v samotném sektoru zemědělství.

Ale bohužel, ten návrh takto koncipován není. Proto Občanská demokratická strana podpořila návrh pana poslance Urbana, ale nepodpořila návrh zákona jako celek. Děkuji vám za pozornost a děkuji za to, že jsem dostala prostor vám svoje stanovisko tady přečíst.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

No a my se také tady dnes snažíme vyplnit nějaké sněmovní legislativní vakuum, vzduchoprázdno.

A já sám o to důrazněji, že jsem starý komunální politik.

Na této úrovni hlasování o návrzích patří v podstatě k vrcholům, k nejvýznamnějším momentům jednání. Procedura závisí samozřejmě také na tom, jak je daná samosprávná jednotka veliká, jak je ta obec veliká. Na malých obcích, když chce starosta nějaký záměr prosadit, tak se musí nejprve se svými zastupiteli dohodnout, a když tu dohodu nemá, tak ten záměr musí předělat, upustit od něj, jít nějakou jinou cestou. Ve větších městech nebo na úrovni krajů se už hraje tak trochu ta velká politika koalice opozice.

Ale tím to končí. Musí se hledat cesta, jak tento dobrý návrh, nebo návrh, který koalice za každou cenu chce prosadit, schválit a navrhnout jindy, v jiné době, v jiném čase, třeba i v jiné konstelaci.

Tehdy pro něj, zřejmě omylem, hlasoval zastupitel za KSČM, ale tento návrh prostě byl schválen tím jeho jedním hlasem, trval, platil do té doby, než politická situace, věcná situace vyžádala jeho změnu. Myslím si, že ti zastupitelé, ty tisíce zastupitelů, kdyby sledovali tento podle mého názoru opravdu trapný pokus vrátit situaci zpátky, vrátit se v čase, jako by se nic nestalo, a zkusit to znovu, tak by nás skutečně velmi adresně a správně kritizovali. A já se, dámy a pánové, k té kritice připojuji velmi důrazně.

Ale komu se divím a koho zejména kritizuji, jste vy, poslanci za hnutí ANO, kteří jste vstupovali do parlamentu s celou řadou řečí, jak tu parlamentní proceduru chcete měnit, jak chcete být jiní, noví.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat za možnost vystoupit, protože omezovat právo poslanců vystupovat nesvědčí o kvalitě demokracie, a já doufám, že je to naposledy, co jsme takovýto incident tady měli a že poslanci vždycky budou mít šanci se vyjádřit, samozřejmě v rámci zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože to není možné jinak. Chtěl jsem vystoupit s poznámkou, která se týkala vystoupení místopředsedy vlády pana Andreje Babiše, který v komentáři k předmětné novele nejprve říkal, že nesouhlasí s poslaneckým návrhem poslanců sociální demokracie, a argumentoval tím, že je zde neslučitelnost pozměňovacího návrhu se zákonem Evropské unie. Také mluvil o negativním rozpočtovém dopadu, což u člověka, který o sobě tvrdí, že je pravicový, je zvláštní. Myslím, že bychom měli prostě snižovat, řeknu, výdaje občanů na fungování státu a uvnitř fungování státu bychom měli hledat všechny možné rezervy tak, aby ten stát byl levný a sloužil co možná nejvíce občanům.